Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vracíme se k bodu volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Již je zde přítomen předseda volební komise Martin Kolovratník, kterému předám slovo bezprostředně poté, co se hladina hluku v jednacím sále výrazně sníží. Tak, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, které bude velmi stručně. Konstatuji, že této volby se zúčastnilo 155 poslanců a poslankyň, bylo tedy vydáno 155 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 78. Výsledek volby je následující: poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková obdržela 57 hlasů a poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 79 hlasů. O jeden hlas tedy byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a tím tato volba končí. Děkuji, pane předsedo. Konstatuji tedy zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a současně končím projednávání tohoto bodu.